A jak to dělají u sousedů v Německu?

Vysíláme signály. A výsledek u nás? Tam už vedeme.

Děkuji.

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi navrhnout zařazení jednoho bodu na program dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Je to bod, který byl v posledních dnech předmětem mnoha diskusí jak mezi občany po celé zemi a na sociálních sítích, tak samozřejmě i mezi poslanci jednotlivých stran, a byl k tomu i sepsán nespočet článků v médiích. Bod, který navrhuji na program jednání, se jmenuje Nedostatečná reakce vlády na prohlubování energetické krize a z toho vyplývající ohrožení domácností, průmyslu, zdravotnictví a chodu státu samotného. Toto téma rezonuje společností silněji, než by si mohla řada z vás pomyslet. Obzvláště nyní, kdy ceny energií na burze překonávají ta nejhorší očekávání i do té doby zdrženlivých odborníků, a jsem přesvědčen, že i většiny z vás. Proto bych chtěl využít této příležitosti a toto téma zde na půdě Sněmovny projednat. Stav, který je již v tuto chvíli zcela neudržitelný, má přímý vliv i na nosné téma dnešní schůze, kterým je zdravotnictví. Nejsou to jen domácnosti a průmyslové firmy, které se s tím obrovským nárůstem potýkají či se to na ně teprve valí s končící fixací. My jako hnutí vám již od začátku krize navrhujeme razantní a účinná opatření, která ale celou dobu ignorujete, a snažíte se přicházet s návrhy energetických tarifů, které však ve skutečnosti moc nepomohou. Bod, který navrhuji na program jednání, se tedy jmenuje Nedostatečná reakce vlády na prohlubování energetické krize a z toho vyplývající ohrožení domácností, průmyslu, zdravotnictví a chodu státu samotného. Tento bod navrhuji zařadit jako první bod na pořad schůze. Také děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Ožanová a připraví se pan poslanec Juchelka. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedající, zbývající kolegyně a kolegové převážně z opozice, já mám takový zvláštní název, který se úplně vymyká dnešním tématům navrhovaným do pořadu jednání.

Tak jsem se dozvěděla výčet, kdo může, nemůže, dovolím si to celé přečíst, abych na to lépe mohla navázat. Výčet osob, které jsou oprávněny se účastnit schůze Sněmovny, případně které mají přístup do jednacího sálu, je uveden v § 52 odstavce 2, 3 a 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Podle nich se schůze Sněmovny kromě poslanců mohou účastnit: prezident republiky, členové vlády a jiné osoby, které se mohou schůze Sněmovny zúčastnit ze zákona, například v některých případech prezident Nejvyššího kontrolního úřadu nebo veřejný ochránce práv. Dále je to vedoucí Kanceláře Sněmovny a jím určení zaměstnanci kanceláře .

Schůze Sněmovny se mohou účastnit také další osoby, pokud s tím Sněmovna vysloví souhlas. Osoby neuvedené výše mají do jednacího sálu přístup pouze na základě výslovného svolení předsedkyně Sněmovny, například ochranná služba Policie ČR doprovázející prezidenta republiky.

Měli jsme videohovor s prezidentem jiného státu, s prezidentem Ukrajiny.

Já jsem si říkala, proč mě ruší, když poslouchám projev?

Tak jsem se počala pídit, kdo to byl. Prosím vás, občanku jsem nechtěla.

Já se ptám, proč nevykázala tuto osobu, která nás rušila, z jednání?

Je pravda, že nebyli rušeni koaliční poslanci, byli jsme rušeni pouze my. Nicméně pochybení, a to si myslím výrazné pochybení, paní předsedkyně Pekarové vidím v tom, že dotyčnou osobu nevykázala. Dneska ráno při jednání samozřejmě bývá tady hluk ve Sněmovně správně oslovila všechny koaliční, opoziční, abychom se ztišili, aby člověk mluvící na mikrofon byl slyšet. Vážené dámy, vážení pánové, to je ten důvod, proč žádám o zařazení bodu, který se nazývá Nedostatky v řízení schůzí Poslanecké sněmovny. Já bych chtěla jenom doplnit, že tady máme všichni plná ústa podpory, ale nedokážeme zachovat důstojnost v tomto jednacím sále, a to si myslím, že je velmi špatné a zcela nevhodné.

To asi nestihneme. Takže vzhledem k tomu, že koalice prosadila, že je jednacím dnem i sobota, tak se domnívám, že je nasnadě zařadit tento bod na 11 hodin zítřejšího dne, v sobotu, dopoledne prosím. Nemyslím večer.